Děkuji.

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Kdo je proti návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 178, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme dál. Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Děkuji.

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Jenom poprosím paní zpravodajku, aby vysvětlila protože C1, když bylo hlasováno, tak ten návrh nebyl přijat. Teď jste říkala, že hlasujeme A9 v podobě přijaté změny C1, která přijata nebyla.

Řekněte, o kterém bodu budeme hlasovat, a budeme pokračovat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Můžeme jít dál. Děkuji.

Návrh byl přijat.